Tehdy se přistoupilo na určitý kompromis. Byl jsem iniciátorem té změny, takže si to velmi dobře pamatuji. Nakonec i přes odpor pravice tehdy jsme získali jednu koaliční stranu pro změnu a jeden z návrhů nakonec podporu získal. Dohodli jsme se, že bude snížena účast na 35 %, tuším, je tam dnes pro účast.

To znamená, je to určitá obrana proti tomu, aby ti, kteří nechtějí přijít k volbám, resp. k referendu, protože jsou proti a hrají nikoliv na to, že přijdou a budou hlasovat proti, ale na to, že referendum nebude závazné, protože se ho nezúčastní 50 % voličů, nemohli takto kalkulovat a raději přišli.

Myslím si, že se o tom můžeme bavit ze strany předkladatelů, ale i ze strany mě jako předsedy ústavněprávního výboru je zde jasná nabídka k tomu, že to jsou parametrické změny, o kterých lze diskutovat. Rozhodně nechci, abychom se právě na tomto zasekli a nedokázali se dohodnout. Děkuji.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zareagoval tady na pana poslance Tejce, který na mě vyloudil, musím říct, úsměv. Ani ne tak ve špatném slova smyslu, protože tady padla po více než dvou letech zmínka o zákoně o místním referendu.

To je demokracie v praxi. Vy totiž vůbec nechcete, aby se tady jednalo směrem k zavádění demokracie v České republice. My v návrhu zákona navrhujeme, v té novele, právě snížit kvorum. Je tam ještě další podmínka.

A tady ten zákon už mi tady leží více než dva roky. To znamená, to je opravdu vrchol, že místo abyste umožnili demokratickou diskusi nad zákony a to není jediný zákon, který tady už mi leží téměř dva roky. Takže tady vy jste zase podlehli hazardní lobby a hrajete tady hru, jako že omezujete hrací automaty, přitom je dále povolujete a ještě na nich ždímáte peníze. To znamená, jenom jsem toto chtěl říci, že jste mi připomněl tu neuvěřitelnou situaci, která tady za vaší vlády panuje. Další vystoupí paní poslankyně Havlová. Připraví se paní poslankyně Hnyková. Máte slovo, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážené členové vlády, kolegyně, kolegové, nevím, jestli někdo z vás zaregistroval, že vznikly na základě zákona o referendu občanské iniciativy, které připravily vlastní zákon o referendu. Proto si myslím, že tento zákon je pro občany velmi důležitý.

Byla jsem docela překvapená, jakým způsobem tento zákon připravovali, a konečná verze už je na stole.

Říká se tam, že referendum se nesmí týkat státního rozpočtu nebo výběru daní. Občané by tak nemohli rozhodovat ani o státní finanční politice ani o daních ani o sociálním zabezpečení či o veřejném zdravotním pojištění. Nejsem si zcela jista, jestli je to dobře, protože i sám pan ministr to tady přede mnou před chvílí sám rozporoval, a to tím, že není zakázáno, aby lidé mohli o některé z těchto kapitol, které chtějí navýšit, nebo naopak snížit, nemohli rozhodnout. Nemohou ani rozhodnout o tom, že by chtěli dávat více peněz na zabezpečení státních hranic, podle toho, jak je to tady předloženo. V důvodové zprávě se píše, že je třeba zachovat ochranu pro racionalitu státní finanční politiky. Přijde mi neuvěřitelné, jak pan ministr pro lidská práva povyšuje názor vlády nad názor všech občanů ČR. Copak nechránit státní hranice je za současné chvíle racionální? Podívejte se například, jak zemi řídily jen poslední dvě vlády. Jedna vláda důchody sníží, druhá je pak zvýší. Jedna vláda zavede reformu důchodového systému, druhá to celé překope. Jedna vláda škrtá až na dřeň, druhá zase rozhazuje. Dokonce najdu protiřeči i v současné vládě. Zruší se zdravotnické poplatky, a pan ministr financí řekne, že to byla chyba. To vám opravdu přijde jako neomylná racionalita vlády? Opravdu tato racionalita potřebuje ochranu před referendem a názory občanů? Uvedu příklady ze Švýcarska. Lidé kriticky přemýšlejí o každém hlasování a berou svou zodpovědnost vážně. Tak např. tři čtvrtiny voličů odmítly osvobození státních příspěvků na děti od zdaňování. Minulý rok 71 % voličů odmítlo celostátní dědickou daň.

Ve stejném roce byla odmítnuta u nás tak oblíbená podpora stavebního spoření. Ale co je důležité. Lidé nejsou hloupí, jak se nám tady pan ministr snaží naznačit. Když vezmu některá rozhodnutí Sobotkovy vlády, věřím, že by občané určitě rozhodli lépe. Podpořím zákon do druhého čtení, kde věřím, že pozměňovací návrhy tento zákon změní. Je přece důležité naslouchat konečně hlasu lidu. Podpořit národní hrdost tím, že se budou sami podílet na důležitých otázkách, a ne jen nečinně přihlížet a nadávat. Právě proto musí být kritéria referenda upravena tak, aby bylo funkční, a ne pouhým zákonem pro zákon. Dejme konečně lidem důvěru.